Děkuji za slovo. Jenom opravdu velmi krátce. Úsvit jako takový nemůže podpořit tento návrh zákona. A není to s ohledem na to, že neprošel pozměňovací návrh pana Plíška. Ale pro nás je nepřijatelné, aby se navyšovaly vícepráce na 50 %.

Budeme tedy hlasovat. Dovolím si přednést návrh usnesení.